Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Ale myslím, že diskuse nebude. Vážený pane ministře, kterého si velmi vážím. Před několika týdny proběhla v České televizi informace o udělení pokuty jednoho milionu korun od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za tendr na financování letecké záchranky. Důvod byl ten, že Ministerstvo zdravotnictví nepředložilo zadávací podmínky pro toto klientelistické výběrové řízení. Pokud vaše ministerstvo tyto doklady nemá, nebo spíše je někdo nechce předložit, vždyť i dnes jsou na ministerstvu lidé, kteří ve výběrové komisi zasedali, mohu vám pomoci. Já všechny tyto dokumenty mám, neboť jsem je získal zcela legálním způsobem, když jsem se snažil tomuto tunelu ve zdravotnictví zabránit podáním trestního oznámení, které stále běží. Dvě soukromé firmy si díky politikům, jejichž jména jsou velmi dobře známa, zajistily nekontrolovatelné zisky, které si jedna z těchto firem ukládá dokonce do daňového ráje na ostrově Vanuatu. Pokrok vidím v tom, že poslanci konečně dostávají přehled o nákladech na leteckou záchrannou službu, ze kterého jsme zjistili, že náklady na tento segment zdravotnické záchranné služby neustále narůstají na rozdíl od financování celého zdravotnictví, kde se nezohlední nárůst DPH, inflace, kurz koruny atd. Je zcela nepochybné, že toto je díky dlouhodobým a prakticky nevypověditelným smlouvám. Je to jednoduché.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Štětinovi. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k tomu mohu uvést, co v interpelaci zaznělo, nevím teď a neznám detailní informace o průběhu výběrového řízení, o kterém pan poslanec hovořil, které se odehrálo před lety. Za sebe mohu říci, a nevím přesně, k čemu ta interpelace směřovala, za sebe mohu říci, že určitě v okamžiku, kdy skončí smlouvy se soukromými subjekty, které zajišťují osm z deseti základen letecké záchranné služby v České republice, že určitě budeme postupovat s péči řádného hospodáře. Určitě budeme postupovat tak, aby byla zajištěna kvalitní a rychlá letecká záchranná služba, a určitě budeme postupovat zcela podle zákonů této země. Děkuji panu ministrovi.

A věřím, že skutečně ty smlouvy ono se jedná totiž o nové smlouvy a ty se většinou vždycky už připravují rok a půl až dva roky dopředu. Takže ono to časově vypadá.

Děkuji, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, věnuji se již dlouhou dobu otázce České pošty, státního podniku. Její přítomnosti, ale především její budoucnosti. V této souvislosti jsem opakovaně poukazoval na to, že mi nepřijde jako správné a hospodárné, pokud státní podnik, který naříká nad svou špatnou ekonomickou situací, který v minulosti nutil své zaměstnance doslova k nedůstojnému podomnímu prodeji, který s odůvodněním na ekonomiku chce rušit pobočky v malých městech a obcích, zároveň vynakládá nemalé finanční prostředky na podporu jakýchkoliv bohulibých aktivit, například ligového fotbalu. Hovoříme zde přitom o milionech či desítkách milionů korun ročně, vynaložených dle mého nesprávně. Není to tak dávno, kdy jsem pořádal v prostorách této Sněmovny seminář pro starosty a další představitele místních samospráv. Na něm jsme řešili především další vývoj poboček v regionech. Dostali jsme se mimo jiné v rámci této diskuse také k otázce sponzoringu, resp. hospodárnosti vynakládání finančních prostředků. Tehdejší váš první náměstek sliboval, že jednou z priorit současného ministerstva je redukovat všechny marketingové výdaje společnosti jen na ty, které přímo souvisí s obchodní činností společnosti. Snažil jsem se tedy najít ve výroční zprávě státního podniku Česká pošta za rok 2013, jaké výdaje jsou spojeny například s tím, že sponzorujete Fotbalovou asociaci České republiky, díky čemuž se zde například hraje o pohár České pošty. Bohužel, krásná výroční zpráva o 104 stranách tuto zásadní informaci neobsahuje. Stejně tak v ní nelze najít další informace, které se týkají nakládání s finančními prostředky ve společnosti pro tzv. marketingové účely. Pokles výnosů se podařilo vykompenzovat úsporami v nákladech.

Jinak řečeno zatímco byla zachována podpora fotbalu a jiným zbylým aktivitám, pošta propouštěla své zaměstnance. Tedy otázka: Vážený pane ministře, pokud již budete v ověřování toho, kolik pošta, státní podnik, každý rok dává na fotbalový pohár, rád bych vás při této příležitosti požádal také o informaci, kolik dává na jinou podobnou tzv. marketingovou podporu a do čeho. Děkuji za odpověď. Na jeho interpelaci bude odpovězeno písemně.

Prosím, pane poslanče. Vážený pane ministře, jako předseda kontrolního výboru při kontrole výročních finančních zpráv politických stran a hnutí dost často pracuji s registrem politických stran a hnutí, který je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra.

Součástí registru má být také historie zveřejňovaných údajů.